Děkuji. Pokračujte, prosím.

Děkuji. Pan předseda Benda s přednostním právem. Prosím. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já se chci omluvit v tuto chvíli zejména levé části sálu, opozici, ale bohužel je svolána mimořádná vláda díky situaci toho, co se děje, ministři musí odjet.

Myslím, že musíme dnešní jednání ukončit. Děkuji za pozornost.